Připomínám, že stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 152/1. Obecná rozprava nebyla otevřena.

Tak a nyní jestli... A paní zpravodajka má zájem také vystoupit. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, já bych chtěl říci, že Komunistická strana Čech a Moravy se několikrát pokoušela předložit zákon o zajištění právní pomoci a o změně některých souvisejících zákonů s tím.

Mohl bych tady uvádět teď výčet norem, který je obsažený v důvodové zprávě předloženého návrhu.

Je tedy pravda, že tato norma byla předložena s cílem k tomu, aby právní pomoc byla poskytována systematicky, aby odstranila znepřehlednění dostupnosti žadatele, aby stanovila dostatečná transparentní pravidla, pomohla především lidem v sociální nouzi a aby také zavedla určitý centrální přehled o poskytované bezplatné právní pomoci. Je také pravda, že vláda k tomuto stanovisku dala negativní vyjádření. Nicméně protože se, kolegyně a kolegové, jedná o tisk, který má pořadové číslo 152, je tady v Poslanecké sněmovně už od roku 2018 a mezitím došlo k úpravě, která zčásti nahrazuje tu nesouladnou právní úpravu, a myslím tedy konkrétně na legislativně technické nedostatky, které do určité míry byly odstraněny právě nepřímou novelou zákona o soudních poplatcích a zákona o správních poplatcích, a použití nepřímé novely je potom považováno za legislativní techniku, která v tomto případě za určitých okolností sice nepřímo, ale vnáší do tohoto systému poskytování bezplatné právní pomoci určitý systém, a my jsme si vědomi toho, že by si vyžádalo ještě vzhledem k tomu, že jsou otevřeny další zákony, rozsáhlejší vlastně, komplexnějšího pozměňovacího návrhu, tak mi dovolte, abych jménem všech předkladatelů si dovolil požádat o stažení výše uvedeného předloženého návrhu zákona, protože vzhledem k časové prodlevě, na jakou bylo přerušené projednávání, a k tomu, že mezitím došlo k přijetí jiných novel, které řeší už danou problematiku, tak v podobě, v jaké byl připraven a předložen komunistickou stranou, byl zčásti splněn tento požadavek, zčásti postrádá smysl, a my jsme samozřejmě připraveni reagovat na nový právní stav a reagovat předložením nové právní novely, případné úpravy, po dohodě samozřejmě s příslušným Ministerstvem spravedlnosti. Navrhuji a žádám tedy o váš souhlas s jejím stažením jménem všech předkladatelů.